Přestože to ale označuji za posun a podporuji tady tento návrh zákona, nebo podporujeme jako klub KDUČSL, tak bych chtěl zdůraznit, že to není úplně plošné řešení všech problémů, které se financování regionálního školství týkají, protože samozřejmě naším dalším úkolem zůstává otázka ohledně financování soukromého školství a financování církevního školství. Ale do toho v tuto chvíli zabíhat nechci. Máme tam také další pozměňovací návrhy, které si zaslouží pozornost, nebo aspoň naznačení postoje k těmto pozměňovacím návrhům. Paní kolegyně poslankyně Semelová tam dává pozměňovací návrh na zrušení financování církevních škol ze státního rozpočtu. Nevím, proč ho tam dává. Podle mého názoru je na samé hranici ústavnosti, pokud není přímo protiústavní.

Víme také, že církevní školy jsou otevřené všem, nevybírají školné, a není tedy žádný důvod k nějakým takovýmto krokům, které postrádají hlavu, patu a řádné odůvodnění. Tady jsme zcela zásadně proti.

Já už jsem zahájil diskusi s paní ministryní a jsme domluveni na dalším pracovním setkání ohledně této vyhlášky.

Takto bez přípravy to zrušit formou pozměňovacího návrhu, to nepodpoříme.

Myslím si, že je zbytečná jakákoliv hysterie nebo vypjatost. Víte, jedná se o preambuli. Není to žádné znění, které se dotkne rámcových vzdělávacích programů nebo fakticky vstoupí do výuky. Zejména v době, kdy se skoro každý z nás, řekl bych napříč, dovoláváme identity křesťanských kořenů. Tam nám to nevadí. Je tam také řeč, kdo to četl, tak ví, o poznání světových kulturních hodnot, takže nejen evropských, a také o pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti.

Myslím si, že je naopak chyba, když tady kolega Benešík nebo někdo další poukazoval na to, že v evropské ústavě jsme se zřekli těchto kulturních tradic a hodnot, ať už židovských, křesťanských a jiných ve smyslu nějaké podivné politické korektnosti. Pamatujme si aspoň, v rámci českého prostředí, myslím, je to pozitivní, správné. A pokud jsme národem Komenského a dovoláváme se ho i jako učitele, tak Komenský byl na prvním místě křesťan. Kdo nechápe Komenského jako křesťana, vůbec neví, o čem je řeč a vůbec vlastně nechápe jeho dílo.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající.

A nic nebrání soukromým zřizovatelům, případně církvím, aby si zřizovali své školy. Proti tomu já nic nemám. To je smysl víceméně mého pozměňovacího návrhu včetně toho, že připomínám, že ten dar, který církve dostaly v podobě takzvaných restitucí, si myslím, že je dostatečný. Pokud jde o zákon jako takový, tak bych chtěla říci, že my za klub KSČM ho považujeme za důležitý, že souvisí s kvalitou, ale také s jistotou škol a pedagogických pracovníků, že pomůže odstranit rozdíly v platech na jednotlivých krajích a zároveň že to může pomoci i učňovskému školství. Takže v každém případě školský zákon, který nyní projednáváme, má naši podporu. Připraví se pan poslanec Gabal, a poté ještě pan kolega Mihola. Dámy a pánové.

To ostatní příjmení.

Ale bohužel spíš mám pocit, že v křesťanském světě je tolik odpůrců jeho reforem, že to může skončit zase tím, že po čase někdo prohlásí, že vlastně to není to křesťanství, že někdo zneužil křesťanství.

Pane premiére, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Už jsem jednou vaším prostřednictvím upozornil poslankyni Semelovou, že pokus odebrat státní dotaci jakékoliv základní škole a snaha zavést plné školné na základních školách je protiústavní. Takže tentokrát to vezmeme podlé té Ústavy, jenom aby to měla, aby ostatní kolegové věděli, že podporou jejího návrhu se ten zákon dostane do protiústavní polohy. Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Za druhé. Občané mají právo na bezplatné vzdělávání v základních a středních školách podle schopnosti občana, možností společnosti. Tedy všichni občané bez ohledu na školu, jestli splňuje zákonné podmínky. Takže návrh poslankyně Semelové je protiústavní.